Další bod je strategický investiční plán a reforma státu. My jsme samozřejmě v rámci bývalé vlády navštívili 12 krajů. Všichni se nám smáli, že to jsou takové výlety o ničem. My skutečně jsme zmapovali investiční plán naší země.

Takže ty investice. A to je ten náš růst.

My dneska máme v rámci rozpočtu, který byl schválen vláda, je tam rozpor asi 10 mld.

Ohledně státní správy. To si sypu popel na hlavu.

A proto ve Sněmovně máme návrh na změnu státní služby a já myslím, že objektivně by každý měl uznat, že když nastoupím do funkce, tak...

Nejsou lidi. Takže si myslím, že je to potřeba změnit. My jsme teď na vládě měli systemizaci. Byly tam nějaké změny bez navýšení peněz nebo míst a já jsem se ptal pana Postráneckého, jak to vypadá s Bruselem, a není pravda, že by Brusel měl nějaké výhrady. Já jsem také řekl, že pokud Brusel má výhrady, tak já to tam rád půjdu sám projednat.

S tím souvisí i novela zákona o urychlení výstavby, jejímž cílem je zrychlit schvalování a přípravu důležitých dopravních staveb.

Rakouský premiér, ten je dvakrát u nás na hranici, a my jsme ještě daleko.

Pro další volební období chceme také zavést elektronickou dálniční známku, kterou bude možné zakoupit přes internet.

Já už jsem o tom mluvil v minulosti jako ministr financí, tehdy to bohužel neprošlo.

A pokud my tam stále něco obměňujeme, tak si myslím, že z hlediska cash flow státu by to bylo důležité. Evropská unie nám říká: musíte mít zásoby ropy. Takže já si myslím, že bychom měli mít z hlediska těchto komodit hlavně letecký benzin, naftu a tyto.